Prosazujeme posílení transparentnosti nakládání s vládní rozpočtovou rezervou. Myslíme si, že ta velká rozpočtová opatření je namístě zveřejňovat dopředu. A plně podporujeme návrh kolegů od Starostů, aby analogicky příspěvek, jako dostaly obce, dostaly i kraje, protože pokud kraje dostanou více peněz, tak bude prostor pro investice na lokální úrovni.

Vzhledem k tomu, že vláda se tyto změny akceptovat nechystá, tak my se zase nechystáme tento rozpočet podpořit. Děkuji za pozornost.

To přece ne!

A ono se šetří.

Nyní ještě jedna faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane předsedající, já jenom velmi stručně zareaguji na paní ministryni.

Skutečně to je potřeba, aby vyšlo od ministrů, od náměstků, a je potřeba skutečně se pokusit aspoň nějaké úspory na provozu udělat. Prostě já s vámi principiálně nesouhlasím, že v situaci, kdy je 500 mld. schodek, tak stát řekne, že šetřit není potřeba.

Pokládám to, co tady budeme schvalovat, za mimořádně závažné s velkými dopady na občany. Protože my jsme v poslední době, v posledních dnech a týdnech, jako občané České republiky konfrontováni s několika nepříznivými zprávami a většina těch zpráv vlastně souvisí s tím, čím se tady dnes zabýváme, jednáme, tedy s návrhy na změnu státního rozpočtu. A všechny tyto zprávy by se daly shrnout do konstatování, že se rozpadá obraz o úspěšném řízení ekonomiky v České republice, který tady vytvářela vláda.

Co mám na mysli? Mám na mysli tyto tři zprávy. Ta první zpráva se týká toho astronomického nezdůvodněného dluhu, o kterém tady mluvíme. A jenom připomenu, že nejenom opozice, ale i řada ekonomů, většina ekonomů, považuje tento dluh ne deficit za nadměrný a neopodstatněný. A všichni si to dovedeme představit, co to znamená. Nebo nedovedeme, ale můžeme si to představit, co to znamená.

To samo o sobě je opravdu velký problém. Ale téměř ekonomický zločin, já to tak nazývám, ekonomický zločin, je fakt, že vláda nám nedokáže zdůvodnit, jak s tímto obrovským zadlužením občanů vlastně naloží. To zdůvodnění vlastně není, neexistují žádné ekonomické analýzy, kam ty peníze půjdou, jestli se vůbec všechny vyčerpají, co s nimi bude, jaký to bude mít vlastně dopad na ekonomiku, to se tady prostě nedovíme.

To říká i Nejvyšší kontrolní úřad, jeho zpráva. Počet státních zaměstnanců roste. Rostou výdaje na spotřebu státu. Ne na spotřebu občanů na provoz státu. A to taky pan premiér udělal, když to tady připomínal.

Nebo aspoň nám není schopna říct, co to je za plán, jak to ekonomice pomůže, co se stane. To je první zpráva. Ta zpráva dobrá není.